Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji třetí jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Dnešní jednání zahájíme bodem 136, Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že bezprostředně po projednání bodu 136 budou vyhlášeny výsledky voleb, které proběhly včerejší jednací den.

Mám zde jedno sdělení: pan poslanec Kučera hlasuje s náhradní kartou 36. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Nyní otevírám první bod a tím je bod